Než dám slovo panu poslanci Kučerovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Adam. Adamec, pardon. Přijímám, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane ministře.

Nemám nic proti principu toho zákona, vůbec ne.

Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dobrý den, děkuji za slovo.

Dosavadní systém, kdy se na vzájemné vyrovnání nákladů povinně poskytovaných nerentabilních služeb, tedy zajištění služeb poštovní sítě, skládají všichni poskytovatelé poštovních služeb, označuje vláda za nevyhovující. Jinými slovy, nedostatečně dotující Českou poštu. Proto chce státní poště přisypat ještě Omlouvám se, pane poslanče, znovu prosím sněmovnu o klid. Děkuji. Tudíž se vláda rozhodla přisypat státní poště ještě ze státního rozpočtu.

Zmínil bych jenom to, že novela zavádí povinnost poskytovatele poštovních služeb mít na svém webu návrh smlouvy o zajištění poštovních služeb a stát může ve správním řízení zveřejněný návrh napadnout a nařídit jeho úpravu.

Tady bych se chtěl skutečně velmi ohradit proti dalšímu vládnímu záměru na rozhazování peněz daňových poplatníků. Je to cca půl miliardy ročně. Doufám, že v tom se ke mně připojí i pan ministr financí Babiš.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Ptám se, kdo další se hlásí. Pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady je třeba říct, že poměrně nejvíc se problematika pošt a jejich poboček a poboček České pošty týká obcí a jejich problematiky.

Čili snaha obcí zachovat poštovní pobočky je evidentní.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale to není důležité.

A to mi v té debatě chybí. A to bychom měli debatovat a to je věc exekutivy.

To nic neřeší vzhledem k dostupnosti služby zejména pro naše aktivní občany. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Pilný.